Také by bylo dobré, kdyby se podíval i na to, jak to mělo být.

My jsme přišli a udělali jsme nejdřív zákon, který stanovil až osminásobek za metr. No, naši politici si nakoupili různé pozemky. Proč jde dálnice z Brna na Vídeň kolem Mikulova?

Takže tato vláda se vlastně jenom chlubí naší prací a samozřejmě vymlouvá se na věci, které neexistují.

Je to nejtvrdší premiér dneska. On tam dlouho byl ministrem financí a prosazoval proti všem zájmy Polska. Já samozřejmě jsem prosazoval zájmy České republiky. Takže směřování obou zemí. My jsme členy NATO a Evropské unie, tak já nevím co. Ale ta ekonomika, jak funguje.

Tak já se znovu ptám, pane premiére, kdo to postaví z české strany? Já už jsem vám napověděl, ale už to nebudu opakovat. Tak řekněte, kdy se začne ten plynovod stavět, kdo z české strany bude investor a kde je souhlas Polska? Ano, Poláci se můžou od nás učit to jádro.

Co je dneska?

My jsme s tím nesouhlasili. Nedostal jste za to vůbec nic.

Tam jsem kdysi chodil, dokonce jsme to sponzorovali.

Když jsem se přihlásil, tak všichni byli v šoku, že tam jsem. Ale tehdy to bylo ještě, že samozřejmě jsme byli ve vládě a měli jsme tam skvělého primátora z Ostravy, který tam dával...

Já bych se chtěl zeptat naší vlády, jestli a kam vlastně dává ty peníze z toho projektu SYRI. To je projekt této nové totality, který uvolní 600 milionů korun na pět let.